Já tedy tvrdím, že s touto zkušeností cítím potřebu začít opravdu vážně něco dělat z hlediska vyvozování odpovědnosti vůči těm, kteří nekonají tak, abychom žili v právním státě.

A my jsme odpovědni za to, jestli ji prosadíme, nebo neprosadíme. A jestliže ji neprosadíme, tak jsme tady zbytečně. Děkuji, pane poslanče. Nyní paní poslankyně Havlová a připraví se pan poslanec Schwarz. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vždycky ztráta dítěte je něco otřesného a obzvláště pro tu rodinu.

Byla jsem docela otřesena těmi výsledky, které jsem se tam dověděla, protože jestliže lékař, který si zavolá na policii, že má podezření z trestného činu, a žádá, aby byla provedena soudní pitva, a není mu to umožněno od nějakého policisty, který sedí někde u telefonu na druhém konci republiky a vůbec neví, o co se jedná, tak to je asi špatně. Nejsem určitě sama, na koho se rodiče zesnulého manželé Stráníkovi obrátili. Nebudu tady už dlouho mluvit, protože všechno přede mnou téměř bylo řečeno. Ale jenom některé věci, které tu ještě nezazněly.